Takže tolik k tomu, až budete posuzovat, zda budete hlasovat pro některé pozměňovací návrhy, či nikoliv.

Že cyklisté neznají pravidla silničního provozu a neznají současný zákon.

Všichni říkají, že přece oni nemusí jezdit na cyklostezkách, že mají právo jezdit, kde chtějí, kde se rozhodnou. Kolegové, kolegyně, není to pravda. Já bych to řekla, taky chodci mají používat chodník, nikdo jiný tam nesmí, a cyklisté cyklostezky.